I zde poprosím pana ministra životního prostředí, aby se ujal slova. Znovu děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ke změně Dohody o mezinárodní finanční korporaci, ve zkratce IFC, dochází v souvislosti se širšími reformami ve skupině Světové banky, které reagují na rostoucí váhu rozvojových a tranzitivních zemí v globální ekonomice a vyžadují si odpovídající revizi mezinárodních smluv.

Schválené rozhodnutí Správní rady navrhuje na základě zasedání společného ministerského výboru Rady guvernérů banky a fondu pro převod reálných zdrojů v dubnu 2010 navýšení podílu základních hlasů na pevně danou úroveň 5,55 % z celkového počtu hlasů.

Dovoluji si proto doporučit Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací této dohody.